Na tom by nebylo nic zvláštního. Na tom by také nebylo nic zvláštního. Jednatel firmy se odvolal k Ministerstvu zemědělství, to jeho žádost zamítlo, a tak se jednatel odvolal k ministerstvu znovu.

Stává se nicméně zvlášť zavrženíhodným. Na jakém základě tedy ministerstvo, v jehož čele stojíte, firmu osvobodilo od vrácení dotace? A proč najednou radikálně změnilo názor, když ještě na konci minulého roku tvrdilo, že vymáhání těchto peněz je naprosto nezbytné? Argument nepředvídatelného nedostatku vody v dané oblasti zcela jistě nemůže obstát, neboť o suchosti této oblasti firma z projektového plánu věděla, anebo vědět musela. Děkuji.

Děkuji za slovo.